Připravil jsem si je, resp. abych byl spravedlivý, nechal jsem si je přesně připravit legislativou a v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím, je tady na mikrofon, ty legislativně technické úpravy, načtu.

Děkuji vám. Pouze pro pořádek se chci zeptat, zda se přihlásíte do rozpravy elektronicky, nebo si vás mám zapsat. Pane místopředsedo, bude to řádná přihláška. A řekl jsem, že se přihlásím do obecné rozpravy, do které se tímto hlásím teď. Dobře, děkuji vám. Nyní poprosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Štětinu, aby se ujal slova.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já se k tomu dále vyjadřovat nebudu, protože myslím, že oba dva pánové to řekli naprosto jasně. Vyjádřili se, že bude zachována kompetence jak ze strany zemědělství, tak ze strany zdravotnictví. Po projednání včera na zdravotním výboru mohu konstatovat, že zdravotní výbor se k tomuto zákonu v této podobě vyjadřuje souhlasně. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Než otevřu obecnou rozpravu, mám zde dvě omluvenky.

To jsou omluvenky. Nyní otevírám obecnou rozpravu, kdy jako první mám řádně přihlášenou paní Olgu Havlovou.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych představila pozměňovací návrh, který jsem předložila k tomuto zákonu pod číslem sněmovního dokumentu 678.

Problém je to dlouhodobý a zatím se ho nepodařilo uspokojivě vyřešit. Jedním ze způsobů je dostatečně přísně pokutovat hypermarkety. Je to velmi ožehavé téma. Velmi často slyšíme o tom, jak se v supermarketech dějí nekalosti. Prodávají se zkažené potraviny nebo potraviny po datu minimální trvanlivosti. Jak se potraviny špatně skladují, nebo jsou třeba špatně označené. Neříkám, že se to neděje i u malých prodejců. Kamenem úrazu přitom je, že pokuty za tyto prohřešky jsou stanovovány podle špatného principu. V podstatě je pro každý prohřešek stanovena maximální částka pokuty, kterou může kontrolor udělit. Ten strop pokuty je přitom pro každého prodejce stejný, ať je to malý soukromník, nebo nadnárodní řetězec, ať je to jeden malý krámek, nebo síť stovky prodejen. Vždy stejná hranice. Například za špatné značení potravin hrozí malému i velkému ta samá pokuta až do výše jednoho milionu korun. Pro malého prodejce to může být likvidační, zato ten velký to ani nepozná. Ano, přihlíží se sice k velikosti podniku, ale už princip výpočtu pokuty je dnes nastaven tak, že malého vždycky bolí víc.

Je zřejmé, že pokuta osm milionu je pro takový řetězec zcela zanedbatelná. Naopak zdánlivě malá pokuta, která ještě není údajně podle práva pro malého prodejce likvidační, mu způsobí velké potíže, jako například nedostatek financí na nákup dalšího zboží.

Proto budu navrhovat, aby pokuty za správní delikty u prodeje potravin byly vypočítávány jako procento, resp. promile z tržeb prodejce. Princip návrhu je, že například za špatné značení potravin může být pokuta do dvou promile ročního celosvětového obratu. Pro velkého to může znamenat v řádu tisíce milionů, pro malého v řádu desítek tisíc. Bude to bič nejen na prodejce, který bude na každého stejně dlouhý. To, co si ale od toho hlavně slibuji, jsou kvalitnější a bezpečnější potraviny v českých obchodech, a tím i větší ochrana našich spotřebitelů. Děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem moc rád, že vláda respektovala návrhy, které tam byly, to zlepšování informovanosti zákazníka, které jsme tam připravili, zároveň zvýšení možnosti udělení sankcí v případě klamání zákazníka, co se tady objevuje čím dál tím více, a souhlasím i s tím, co tady říkala má předřečnice v tom, že u udělování pokut se musí brát na zřetel, jestli jde o firmu, aby ta pokuta zkrátka nebyla likvidační z hlediska jejich obratu, aby to v té první fázi alespoň bralo ohled na to, že někdo má nějaký obrat.

Jsem rád, že se podařilo vyřešit i uložení povinnosti kontroly takzvané zvěřiny, přenesení této kompetence na Státní veterinární správu. Nesouhlasím už tedy trošku se zpravodajem v tom, že ten konsensus, ke kterému došlo mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví, je takto v pořádku.